Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Opálku. Děkuji, paní místopředsedkyně. Po včerejší dlouhé debatě jsem nechtěl prodlužovat tuto debatu, ale protože tu zaznělo tolik informací, tak bych některé chtěl uvést na pravou míru. Není pravdou, že nikdo neposuzoval ekonomiku tohoto návrhu. Nemá menší váhu než rozpočtový či hospodářský výbor.

Podílí se na tom 50 procenty vyplácené mzdy.

Takže je to pro stát levnější, než kdyby platil příspěvek v nezaměstnanosti u nezaměstnaného. Tak co chcete v tom rozpočtovém nebo hospodářském výboru ještě přepočítávat? Prostě pro stát je to výhodné. A jestli to je, či není výhodné pro zaměstnavatele, tak ten si to snad umí spočítat sám. A když si vzpomenu na dobu ministrování pana exposlance Nečase, tak byl zaveden taky obdobný systém školení a při tom školení zaměstnavatelé nemuseli odvádět celé sociální zabezpečení. Za dobu od září do prosince to stálo státní rozpočet skoro 10 mld. korun. Proto nastaly tyto brzdy, aby vláda mohla rozhodovat spolu s úřady práce, aby se toto už nestalo. Děkuji. Řekl jsem vše, co jsem chtěl. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní a pánové, jen krátká reakce na margo diskuse s panem kolegou Stanjurou o oněch vyhraných volbách. Zmíním jenom dvě takové typické záležitosti, které vešly do slovníku nejen češtiny, a to je tunelování a kmotři.

Prosím, máte slovo.

Ale tady není nikdo schopen říct, za jakých podmínek takovéhle státní příspěvky, či dotace, chceteli, firmám, které se ocitnou v katastrofě nebo krizi, jak tady bylo řečeno, za jakých podmínek je chcete dávat.

Připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo. Děkuji. Jenom reakce na pana předsedu rozpočtového výboru. To bylo, prosím pěkně, nedorozumění.

Jinak stručnou reakci na pana poslance Opálku.

Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou.

Jenom stručnou reakci na pana předsedu Stanjuru.

Vyjádření, že za vyhrané volby tenkrát platili všichni občané.

Takže bych chtěla požádat, abyste vnímali realitu, v jakém stavu jste předali tuto zemi, a v tuto chvíli byste neměli bránit alespoň určité snaze o nápravu toho, co všechno jste tady spáchali. Děkuji. Prosím, máte slovo.

To je podstatná věc. Také tady bylo zmíněno, že to neprošlo připomínkovým řízením. Já už jsem se na to ptal a zkusím se tedy nyní zeptat konkrétně paní ministryně, která je za předkladatele. Jestliže k opakovanému třetímu čtení nedojde v červenci nebo v září, stane se něco zásadního? Něco podstatného se ohrozí?

Poprosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, vaše dvě minuty. Nemohl, to tam prostě nebylo. Ale pochopil jsem jeho vystoupení a uvidíme, jak to bude fungovat. Že až příště jako obvykle něco opozice v rozpočtovém výboru navrhne, že to koaliční hlasy podpoří.